Domníváme se, že na podzim by to mohlo být uvolněno. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážení ministři, kolegyně a kolegové. Obracím se na vás, pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů pro potřeby státní správy lesů. Současný stav výše finančního prostředku na jeden hektar je maximálně 300 korun.

Jistě se shodneme, že je nutné vytvářet kvalitní LHP plány na vytvoření evidence lesů, hlavně s ohledem na postupující kůrovcovou kalamitu.

Děkuji na odpověď.

Děkuji mnohokrát.

Trošku zopakuji předchozí interpelaci.

Pokud byly nějaké schváleny, zda již došlo u některých k proplacení a případně v jaké celkové výši.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za dotaz.

Takže neproplácí se. Konkrétní ale odpověď na vás.

Tento projekt je stále živý, což fakticky ale je úplně normální, protože tím, že proplácíme ex post, tak se u všech projektů, u všech žadatelů čeká, až ten projekt dojede. A poté se jde standardním způsobem, tzn. my nemůžeme udělat tzv. plošné zastavení.

Je zájem o doplňující otázku? Není. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, dovolím si vás požádat o drobnou osvětu jako neprávník, týkající se restitucí a probírané kauzy Walderode, která v české společnosti docela rezonuje. Máme třicet let od revoluce a majetkové nepoměry a poměry jsou neustále na stole.

Předpokládám, že je provázel nějaký prováděcí předpis, nějaký seznam, popř. záležitosti týkající se majetku, kde by byly vyčleněni ti, kteří mají o ten majetek přijít. Připadá mi, že z těchto jednotlivostí se z těch Benešových dekretů vytahují věci a říkají: to vlastně do nich nepatří, a z druhé strany se neustále tvrdí, že Benešovy dekrety jsou nepřekročitelné. A já si myslím, že již překročeny byly. Zajímalo by mě stanovisko Ministerstva spravedlnosti, popř. analýza, zda došlo k překročení Benešových dekretů v konkrétních jednotlivých případech, třeba tohoto rodu již v roce 2008: dostali malou část lesa vydanou, byť byla zabavena podle Benešových dekretů. Dnešní případ je už jenom reminiscence dalších soudních sporů, které v tomto případě běží. A na závěr chci poukázat na jednu věc. Toto je přesně opačný případ.